Do zákona o silniční dopravě se dále včleňuje speciální úprava vůči zákonu o zaměstnanosti, která navazuje na unijní předpisy v oblasti vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, a navrhuje se stanovit, že kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah s řidičem budou muset být v případě zahraničních dopravců k dispozici ve vozidle. Zakotvení předmětné povinnosti do zákona o silniční dopravě umožní projednávání příslušného přestupku dopravními úřady, což zefektivní správní postih, jenž v současnosti není ze strany inspektorátů práce prováděn v dostačujícím rozsahu.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, podstatou tohoto zákona jsme se zabývali a byla řečena v rámci prvého čtení a i z úst pana ministra. Tady ty základní teze zazněly před malou chvílí, takže se nebudu opakovat.

Všichni ho tímto máte plně k dispozici, takže si dovoluji ho celé nečíst. Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášeno pět poslanců.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ve velice stručném vystoupení chtěl jenom poděkovat vládě za návrh nového zákona, který výrazně liberalizuje podmínky pro vozy taxislužby, nicméně přesto jsou z mého pohledu dvě oblasti, které by bylo vhodné mírně upravit. Jednou z nich se zabývá pozměňovací návrh k umožnění získání licence taxislužby i mimo trvalé bydliště. Současná úprava navrhovaná novelou definuje pouze několik málo míst, kde je možné požádat o oprávnění řidiče taxislužby. Konkrétně jsou to pouze dopravní úřady příslušné podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu žadatele. Vzhledem k aktuálnímu technologickému vývoji to považuji za nepřijatelné omezení, které je v rozporu s aktuálními trendy v oblasti digitalizace a umožnění lepšího přístupu občanů ke službám státní správy. Jako příklad, který podporuje tenhle trend, bych uvedl aktivitu většiny poslanců, kteří podporují návrh zákona o právu na digitální službu. Takže proto i na základě dalších jednání se zástupci Ministerstva dopravy a také s podporou Svazu měst a obcí České republiky navrhuji, aby se tenhle institut změnil na kterýkoliv dopravní úřad. Samozřejmě se v podrobné rozpravě přihlásím ke konkrétnímu dokumentu.

V případě řidičů, kteří poskytují přepravu na základě objednávky provedené elektronickými prostředky, považuji současné ustanovení za nepraktické a neadekvátní.

Opět se k tomu přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás krátce seznámil se svým pozměňovacím návrhem k tomuto sněmovnímu tisku. Když to zobecním, jedná se o odpovědnost zprostředkovatele taxislužby.

Podstata pozměňovacího návrhu spočívá v tom, že se omezí možnost použít tento zákaz činnosti jenom na případy, které jsou společensky asi nejnebezpečnější, respektive které ten zprostředkovatel může sám ovlivnit.

Také děkuji a nyní prosím pana poslance Luzara, který je přihlášen do obecné rozpravy. Připraví se pan poslanec Polanský. Děkuji za slovo. Zabývali jsme se tím při mnoha jednáních i seminářích, které byly pořádány. Samozřejmě stojí tady proti sobě stávající princip taxislužby oproti novým způsobům poskytování přepravy osob. Všichni jsme byli v průběhu toho projednávání zásobováni různými maily a různými návštěvami z obou dvou skupin. Čili tento návrh, které je návrhem kompromisním, k tomu se také přikláním, že asi nejlepší cesta je kompromis, a z toho titulu podpořím ty návrhy, které byly tady předloženy, vím o mnohých a u některých jsem taky připodepsán. Můj konkrétní návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, se týká jednoho problému, na který se úplně zapomnělo, který jsem již avizoval při jednání s konkrétními členy, a to že existuje i speciální přeprava vozidel, jmenovitě, lidově řečeno, alkohol taxi. Na tohle se v přípravě tohoto materiálu zapomnělo, proto můj pozměňovací návrh tuto problematiku řeší a umožňuje i nadále tuto službu nabízet. Také děkuji a prosím pana poslance Polanského, připraví se pan poslanec Kolovratník.

Dovolte mi, abych krátce představil svůj pozměňovací návrh, který se skládá vlastně ze dvou částí.

Toto se stává ve chvíli, kdy on zjistí, že uživatelem je úřední osoba ve výkonu nějakého druhu kontroly. Tento pozměňovací návrh doplňuje do zákona ustanovení, které zakazuje v těchto případech službu omezovat.